To znamená, vy si určitě vzpomenete, že já jsem tady opakovaně houževnatě když to řeknu hezky, otravně když to řeknu ošklivě pro někoho, asi šestkrát vystupoval od prosince minulého roku pořád s takovou mantrou, když jsem vládní koalici nabízel, že se tady přímo nabízí jedna možnost, a to je novela zákona o emisních povolenkách.

Ani nikdo nereagoval, prostě žádný zájem.

Takže vlastně to byla jediná reakce a pak už to bylo bez reakce.

Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Děkuji, paní předsedající.

Chtěl bych poděkovat všem poslancům napříč politickým spektrem za podporu několika pozměňovacích návrhů, jednak za podporu pozměňovacího návrhu valorizace úhrad za státní pojištěnce, že po třiceti letech se podařilo něco, o co se snažili všichni ministři od revoluce. Sněmovně se to podařilo, já za to velmi děkuji, a tím pádem mohu měnit zdravotnictví tak, aby se zlepšovala dostupnost, aby se zvyšovala kvalita a aby péče byla stále lepší.

Podívejte se, co vaše pojišťovna nabízí, podívejte se, jaké benefity nabízí, využijte toho. A chtěl bych vás požádat, než se dostanu k vlastnímu rozpočtu, kolegyně a kolegové napříč politickým spektrem, vás, co sedíte ve správních radách pojišťoven za Poslaneckou sněmovnu, prosím, pokud tam přijde jakýkoliv návrh na podporu z fondu prevence, buďte vstřícní, prosaďte to na správních radách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje nějaký komplexní materiál pro správní rady tak, aby fondy prevence byly opravdu racionálně využívány.

Pracujeme na tom na úrovni Evropské unie a myslím, že v řadě případů se nám podařil velký úspěch.

Je potřeba ještě říct, že ty ostatní nedaňové příjmy budou ve výši 50 milionů korun. Z této částky ty výdaje 4,5 miliardy tvoří výdaje kryté z rozpočtu Evropské unie, to znamená zhruba 33 % jsou peníze Evropské unie a 66 % jsou peníze, které dává český stát. 1,8 miliardy činí výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve zdravotnictví, tedy podpora Agentury pro zdravotnický výzkum, a já jsem garantoval a sliboval, že budu intenzivně Agenturu podporovat, a budu v tom pokračovat. Samozřejmě budeme muset racionalizovat práci AZV a tady byly určité výhrady, které já intenzivně slyším, debatuji s vedením AZV a jsem rád, že vedení AZV k tomu přistupuje velmi dobře.

Konečně je tam miliarda korun, kterou máme zablokovanou na nákup očkovacích látek.